Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Prosím, máte slovo. Já bych si dovolil navrhnout přikázání výboru pro životní prostředí a zemědělskému výboru. Opět poprosím stálou komisi pro Ústavu. Budeme hlasovat. Prvé hlasování je o přikázání výboru pro životní prostředí. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 280 přihlášeno 97 poslanců, pro 81, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. A poslední hlasování je o přikázání stálé komisi pro Ústavu.

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento tisk byl přikázán výboru pro životní prostředí, zemědělskému výboru a stálé komisi pro Ústavu. Končím projednávání tohoto tisku. Děkuji panu zpravodaji. Máme tady bod